Stručně nejdřív k té samotné novele.

My se tady o těch dětských dluzích bavíme v několika rovinách a na několika úrovních na úrovni celostátní i komunální, pokud jde o zastavování dětských exekucí třeba dopravními podniky, a z hlediska času do minulosti a do budoucnosti.

Nemůžu nereagovat na kolegu Farského, který sem najednou přimotal ty neplatné exekuce nebo protiprávní exekuce. Ony tak nečiní, takže vláda udělala několik kroků. Za prvé, ministr spravedlnosti poslal na soudy dopis. To bylo v dubnu.

Takže v tomto vůbec to sem nepatří, nicméně aby tady nezaznělo, že se v tom nic nedělá. Nicméně musím zde připomenout, že o tom musí rozhodovat a měly by automaticky, nečiní tak soudy. Nyní paní poslankyně Fialová se hlásila z místa, poté pan poslanec Benda. Děkuji za slovo.

Děkuji. Nyní pan poslanec Benda do obecné rozpravy.

já vím, že to nevěděla. Každý ministr tady má být celou dobu jednání schůze Poslanecké sněmovny, to myslím, že je jeho základní povinnost, a mrzí mě, že tady není, protože se ukazuje v průběhu toho jednání, které probíhá zejména kolem toho tisku novely občanského zákoníku, že ten problém leží hodně v oblasti soudnictví. Ty normy jsou v podstatě napsané relativně správně, jenom by musely být správně aplikovány a vykládány.

To je prostě jeden z klíčových problémů a myslím si, že to je problém více osvěty v oblasti soudnictví, více opravdu toho, že se pokusíme i ty soudce, kteří dělají běžné dluhové věci, přesvědčit o tom, že pokud se týká dítěte, mají posuzovat jeho schopnost se takovým způsobem zavazovat.

Téměř nikdy to nejsou žádné soukromoprávní smlouvy, téměř nikdy to nejsou žádné, jako že si někde někdo něco půjčil, což by asi bylo problematické, ale tak to ve skutečnosti není. Jsou to prostě poplatky obecního charakteru, zdravotnického charakteru, právě jízdné a další věci.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Příspěvek pana poslance Bendy vyvolal faktickou poznámku paní poslankyně Válkové. Prosím, vaše dvě minuty. K té poznámce číslo jedna. Já souzním s tím, co tady říkal pan předseda ústavněprávního výboru na jedné straně, na druhé straně on velmi dobře ví, že dneska odpoledne se sejdeme s paní ministryní spravedlnosti na neformálním posezení, kde budeme právě řešit otázku, kterou my legislativou těžko ošetříme, a to je právě třeba fungování našich soudů. Tam to je i na Nejvyšším soudu, aby sjednotil judikaturu, aby zajistil školení těch soudců, kteří v současné době rozhodují rozdílně, jak víme, regionálně velmi rozdílně, není to úplně v pořádku. Jinak je to tedy v kompetenci Nejvyššího soudu.

Děkuji. Nikoho nevidím. Končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova.

Přednesu návrh usnesení.